Nikdo nejsme bezchybný, ale k tomu, abychom se z nich poučili, už u vás nedochází. Typickým příkladem komunikace.

To je neuvěřitelné.

Odcházejí tací, kteří ještě před tři čtvrtě rokem byli dáváni za ty, kteří jsou největšími kapacitami v oboru, kteří nás z té situace pomohou dostat. Vy jste neustále jenom vršili jednu chybu za druhou a tím jste nás do té situace, bohužel, celou zemi dostali. Jednou za to můžou ti, kteří nepřišli, když měli přijít.

Běžte se jich zeptat, jak to je.

Na jednání zaznělo, že také je důležité, když už my chceme řešit i kompenzace postiženým živnostníkům, podnikatelům, těm, kteří teď krachují, kteří jsou na dně, tak že musíme zvednout ruku také pro změnu rozpočtu. To tam opakovaně vznášel jak pan premiér, tak pan ministr Hamáček.

Proč to nemůžeme udělat, je logické. My nemáme možnost ovlivnit, kam všechny výdaje státního rozpočtu půjdou.

Ale k tomu samozřejmě nedochází a nedošlo. Kdybychom viděli vaši snahu přehodnotit, kam výdaje mají jít, tak by to také bylo o něčem jiném.

Proč nabíráme další? Jak můžete vlastně v únoru říct, že nemáme peníze, pojďme se bavit o změně rozpočtu? To by mě velmi zajímalo, jak tahle situace vůbec mohla nastat, když jsme teprve začátkem, v druhém měsíci tohoto roku.

Opravdu bych vám to moc přála, nebylo to příjemné.

Občas se zase mystifikuje, používají se informace, které nejsou úplně pravdivé, a je potřeba si tedy uvést věci na pravou míru, co lze na základě naší platné legislativy.